Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezký podvečer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Podává se návrh na níže uvedené úpravy návrhu zákona.